Ale hlavně zase se tváříme, že všichni jsou podvodníci. Tak to prostě není.

A zase jsou všichni sprostí podezřelí a musí se vyviňovat. To je ten princip, který mně se nelíbí. Podívám se na pozměňovací návrh, jestli tam také zaniká povinnost to aktualizovat, když jednou podám. Jak dlouho? Nebo jenom dáme údaje v okamžiku podání žádosti a už den poté je to jedno? A den poté přestoupí celé mužstvo jinam, ale ministerstvo už bude mít, že má dvacet mladých fotbalistů. Který bude rozhodný čas? Já to skutečně načtu do třetího čtení. To bude na příští schůzi a v debatě budeme pokračovat i v rámci třetího čtení, protože to mi vadilo také, ta neustálá aktualizace.

Já děkuji a prosím s faktickou k mikrofonu pana poslance Pojezného. Dovolte mi využít té chvilky, než dojde k pultíku, abych načetla omluvy pana poslance Karla Turečka bez udání důvodu z dnešního jednání. Prosím, máte slovo. Děkuji. Kolegyně a kolegové, uvedu, jak to zhruba vypadá, pokud nemáme rejstřík a nejde dotace přímo za sportovcem. Uvedu 440 milionů, které přerozděloval Český olympijský výbor. Takže Český olympijský výbor přerozděloval většinou svazům, 10 % z celkové částky si nechal. Co s tím udělaly svazy?

A jak to zhruba vypadá u některých svazů?

Není možné, aby se takto sport financoval, ale je nutné, aby se to řídilo z jednoho centra, a k tomu pomůže i registr. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já už naposled. No a co? Pokud se takto dohodnou, tak to respektujme. Pro mě Český olympijský výbor není podezřelá organizace. Velmi často slyšíme, jak nás špičkoví sportovci reprezentují. A je to pravda. Kdo z vás na radnici nebo jinde se rád nechává fotit a přijímá úspěšné sportovce? Český olympijský výbor. Tak z nich nedělejte podezřelé. Vy, kteří o tom mluvíte, že to nějak divně rozdělili. Tomu dali nula procent, tomu dali třináct, tomu dvacet. Ale svazy jsou tvořeny těmi oddíly. Proč si myslíte, že vy nebo my to víme lépe než svazy, jak peníze máme dělit?

Nemáme s tím problém. Měli na to kompetenci? Měli. Budeme.

Tak jednoduché to je. A nyní prosím s faktickou pana poslance Holečka. Připraví se pan poslanec Chalupa. Děkuji za slovo. Jenom krátká technická otázka svazy a kluby. První byly kluby. Kluby se pak dohodly... fabulovat Sparta Slavie, fotbalová se dohodla, že by chtěly organizovat soutěže. Vytvořily si svaz. Čili ne že svaz je ten, který by měl rozdělovat peníze klubům. Původně kluby si financovaly svůj svaz.

Státní peníze dostávají svazy a ty je rozdělují klubům. Děkuji za slovo. Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Chalupu. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, paní předsedající. Souhlasím s tím, co tady říkal pan Holeček. Je to srozumitelné. Mám dvě děti, které chodí do školy. Vypadá to špatně. Sportovní svazy si to skutečně přivlastnily. Jestli kompetenci měly a neosvědčilo se jim, tak se kompetence nyní změní a peníze se budou rozdělovat spravedlivěji. Všichni se tady dneska budeme bavit asi odpoledne o bezpečnosti. S bezpečností souvisí i fyzická zdatnost populace.

Děkuji vám. Já děkuji. To byly v tuto chvíli faktické poznámky. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou přihlášenou do rozpravy. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, když jsme podpořili v prvním čtení tuto novelu, bylo to proto, že jsme chtěli umožnit otevřenou diskusi o financování sportu.

Čili to, co dnes máme, je torzo toho, co jsme očekávali, že by v tomto volebních období měla vláda předložit.